Já vám děkuji.

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, interpeluji znovu informační systém pro výzkum a vývoj.

Ale velkým problémem je pomalá funkce systému. Systém je více než šedesátkrát pomalejší než původní.

Není přesný.

To ocenění bylo objednáno Úřadem vlády? Pokud ano, tak kolik za to Úřad vlády zaplatil?

Děkuji.

Prosím, pane vicepremiére. Děkuji, pane předsedající.

My se s tím občas setkáváme.

Zátěž, kterou si informační systém nese, je již z předchozího systému, protože je především komplikovaný datový model a neudržovaná databáze.

Z uvedené definice je zřejmé, že žádná další externí aplikace pro vkládání dat není zákonem danou součástí informačního systému.

Pro RIV probíhá konečné testování funkčnosti této aplikace. Plně funkční a přístupná by měla být do příštího týdne.

Nejde tedy o žádnou objednávku.

To je samozřejmě nesmysl.

Myslím, že to asi není úplně namístě. Každopádně co s tím uděláme.

Stejně tak máme velmi dobrou spolupráci s velkým množstvím jednotlivců a institucí, které nám dávají konkrétní podněty, které potom řešíme. To znamená, i vzhledem k tomu, že tento nový informační systém je dáván za vzor mnohým dalším a mnohé další resorty se chtějí inspirovat v tom, jak jsme celou situaci vyřešili, tak se domnívám, že je to na ocenění práce mých spolupracovníků. Děkuji. Pan poslanec se chystá položit doplňující otázku. Prosím.

Děkuji.